Takže mě by zajímalo, jakým způsobem to Ministerstvo zahraničních věcí hodlá vyřešit, když to nestihneme přijmout, tuto novelu.

A služební zákon to přece nemá dělat, ten má odpolitizovávat tu státní správu, to si tady musíme uvědomit. Já jsem na to poukazoval už mnohokrát při projednávání zákona o státní službě.

Takže ten věk 70 let, pokud by se neměl vztahovat na velvyslance, nechť to upravíme trochu jinak.

Nyní se ještě vrátím k jednotlivým načteným pozměňovacím návrhům, které zde byly načteny ve druhém čtení.

Já klidně pro něj ruku zvednu. Ale pro celkový zákon já hlasovat nebudu, protože buď budu já osobně držet konzistenci se služebním zákonem, kdy jsem ukazoval, a tady jsem o tom mnohokrát diskutoval, že ten zákon je nedokonalý a že se brzy dočkáme jeho novelizace, a tohle je jen první novelizace, protože těch problémů se vyskytuje daleko víc.

Já mám problém s pozměňovacími návrhy pana poslance Stanjury. Já jsem proti tomu, aby ze soukromé sféry tam prostě někdo vstupoval, a už jsem tady mnohokrát říkal, ať si stát vychovává své vlastní úředníky. Takže prostupnost já jsem proti tomu. Náměstek politický, odborný náměstek. Jinak je to zase podle mě určitá jakoby trafika pro ty kamarády.

Tak ať se někdo rozhodne, jestli ano, nebo ne.

Děkuji za pozornost. A já vám děkuji za váš příspěvek.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Snažila jsem se sjednotit v něm pracovní podmínky pro úředníky řídící se zákoníkem práce na jedné straně a na druhé pro ty, kteří spadají pod zákon o státní službě. Jak už jsem uvedla při předkládání tohoto návrhu, zatímco v zákoníku práce, kterým se řídí všichni zaměstnanci a všechny organizace firmy zaměstnavatele, je stanovena výše odměny za pracovní pohotovost minimálně 10 % průměrného výdělku, státním zaměstnancům podléhajícím zákonu o státní službě přísluší dle daného zákona odměna ve výši 10 % přesně.